A proto si myslím, že poté, co svoji práci odvedou orgány k tomu určené, může Poslanecká sněmovna případně zřizovat komisi.

Děkuji, pane předsedo.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu nelze hlasovat o žádné změně nebo doplnění pořadu, budeme hlasovat pouze o celém návrhu pořadu 50. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak vám byl písemně předložen. Já přece jenom ještě malou chvíli počkám, protože při přihlašování se kolegů s přednostními právy si nikdo nemohl udělat přesný obrázek o tom, kdy přistoupíme k hlasování.

Tedy hlasujeme o návrhu pořadu 50. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně předložen. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 158 poslanců, pro 156, proti nikdo. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.